Takže ten zákon jde nad rámec toho, co jste původně vy předložili.

Situace se výrazným způsobem posunuje, protože když se podíváme na hodnotu, která odráží výši průměrného důchodu v této zemi vůči průměrné mzdě, tak se k 1. lednu dostaneme na hodnotu 46,9 %.

Takže jsou tady konkrétní kroky, kterými vláda reaguje na situaci.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Děkuji moc. Mě to strašně moc baví tady toto, opravdu. Takže já vám přečtu další bod z té petice, kterou velmi mimořádně akutně, rychle dali dohromady referenti na úřadech práce. Cituji: